No a pak jsme se na minulém jednání, kdy bylo zahájeno projednávání tohoto Národního plánu obnovy, dozvěděli od pana ministra Havlíčka, že existují oficiální webové stránky. Není o něm nic řečeno ani na stránkách Úřadu vlády a to mi tedy nedává smysl. A těch domén, kolik tam funguje... A teď k samotnému plánu obnovy. Je to digitalizace a zelená tranzice, tedy přechod od uhlíkové ekonomiky k bezuhlíkové. Komise sice stanovuje minimální procenta pro tyto priority, zároveň ale říká, že mají být obsaženy v určité míře ve všech oblastech plánu obnovy bez ohledu na to, čeho se týkají. A co český plán?

Ano, bude to složité. A s takovým nicneříkajícím plánem obnovy asi i těžké a dvojnásob těžké. Abych ovšem nebyla pouze kritická.

Recyklace. Hovoří se však o recyklacích dost obecně.

Jak jsme na tom ale s recyklacemi dalších materiálů? Čeká nás jich celá řada stavební materiál, fotovoltaické panely. Protikorupční plány korupční vlády.

Vláda ve svém návrhu dále uznává: V současné době nejsou oznamovatelé protiprávních jednání v pracovním kontextu dostatečně chráněni proti odvetným opatřením.

Zdravotnictví. V další části se Národní plán obnovy věnuje i zdravotnictví.

Této plánované výstavbě navíc chybí provázanost a konkrétně vypracovaný návrh, kdo bude třeba v institutu pracovat, co se stane s nemocnými pacienty po vyšetření, kde se budou léčit. Nebylo by lepší finančně podpořit např. Masarykův onkologický ústav, který má již pevně vybudované zázemí a síť lékařů? Centralizace omezí dostupnost průměrným lidem. Konzultovalo se to i s odbornými společnostmi?

Vůbec si nedovoluji zpochybňovat jednotlivé medicínské obory, a už v žádném případě nálepkovat jenom proto, že se jim věnuje určitý politický nominant. Chybí nám však jasná metoda, proč jeden obor dostal více prostoru, zatímco jiný, neméně důležitý, ne. Doprava.